Dobré ještě dopoledne.

Chtěl bych říci, že návrh na zamítnutí návrhu podán nebyl, a teď už budu provázet jednotlivé body, tak jak by měly být hlasovány.

Nebudeli přijat E, hlasovat B, což je opět poslanec Kasal, jedním hlasováním. Návrh G varianta 1, což je varianta, kterou navrhl pan kolega Stanjura.

A na závěr je zákon jako celek. Děkuji. Má někdo výhrady k těm základním devíti bodům procedury? Není tomu tak. Ano, pan kolega Kasal. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já mám návrh na drobnou změnu procedury. Dobře. Jiný návrh na změnu procedury? Tedy odhlasovali bychom nejdřív návrh kolegy Kasala, jestli jeho návrh předřadíme před návrh kolegy Hegera, a potom bychom mohli hlasovat o proceduře. Nikdo nic nenamítá. Já vás ještě jednou všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci.

Kdo souhlasí se změnou procedury, jak ji navrhl pan poslanec Kasal? Kdo je proti?

Tedy nyní kdo souhlasí s procedurou jako celkem. Kdo souhlasí s navrženou procedurou s tou změnou? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Budeme tedy postupovat podle této procedury, která byla navržena s onou změnou. Prosím, pane zpravodaji, přednášejte jednotlivé návrhy, vyjádřete se k nim a o totéž žádám paní ministryni, která už je připravena. Prosím.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Tak a teď budeme hlasovat návrh E, což je návrh pana poslance Hegera.

Kdo je proti? Děkuji vám. Také nebylo přijato. Další návrh. Stanovisko garančního výboru negativní.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Názor garančního výboru negativní. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Stanovisko garančního výboru negativní.

Kdo je proti? Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat. Další návrh. Stanovisko garančního výboru negativní. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Nebylo přijato. Další návrh. Stanovisko garančního výboru negativní.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.